Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, Dovolte mi z tohoto místa vás požádat, abychom si skutečně uvědomili, že výkon kybernetické obrany je nedílnou součástí k zajišťování obrany státu, což bylo vlastně i formálně definováno na summitu NATO ve Varšavě, kde byl a chtělo by se říci konečně tento prostor, tato dimenze uznána jako čtvrtou dimenzí. Jak sami dnes již známe z našich osobních životů, závislost naše na elektronických systémech je neustále vzrůstající. V oblasti obrany to platí také a možná ještě více, počínaje komunikací a konče sofistikovanými organizačními systémy.

Také vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Je naprosto evidentní, že posilování celého systému kybernetické obrany je naprosto nezbytné, a to ve všech úrovních, které jsou k dispozici a u kterých předpokládáme, že budou hrát význam i v letech budoucích. Čili se shodneme v cíli, jakým způsobem chceme pokračovat a hlavně jaký měl být cíl, aby z toho měla prospěch naše země. Nicméně bych zde chtěl upozornit pár poznámkami na místa, která považujeme buďto za diskusi, nebo za problematická, a pokud... ve třetím čtení třeba pan ministr na ně odpoví, tak budeme samozřejmě rádi. Za prvé. Svěřit kybernetickou obranu Vojenskému zpravodajství, a tady se trochu lišíme s kolegy, znamená prolomit důležitou zásadu, která byla přijata po roce 1989, že totiž zpravodajské služby mají mít pouze informační pravomoci, nikoliv pravomoci výkonné. Za klíčové stále považujeme postavení Národního bezpečnostní úřadu, resp. vznikajícího Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, kterou jednoznačně podporujeme. Linka, která je to znamená dosavadní strukturu, Národní bezpečnostní úřad, Národní centrum kybernetické bezpečnosti, vládní CERT a národní CERT , považujeme v tomto okamžiku za zásadní a důležitou a k ní by se měly všechny kroky vázat prioritně. Tam je ten rozpor, jestli Vojenské zpravodajství nedostává příliš velké pravomoci z hlediska let budoucích. Povinnost další poznámka a bod. Povinnost providerů umožnit připojení rozhraní pro připojení technických prostředků umožní Vojenskému zpravodajství nejen monitorovat komunikaci, což je samozřejmě správné a potřebné, ale též do ní i vstupovat, pozměňovat ji, ukončovat apod., což je v rozporu s ústavním pořádkem v článku 13 Listiny základních práv a svobod neporušitelnost listovního tajemství. Další poznámka termín, který se používá. Technické prostředky kybernetické obrany. Není zcela jasné, co se pod tímto termínem skrývá. Jak mají působit, eventuálně jak mají být kontrolovány. Další poznámka. Je poněkud vágní dikce, zda jejich nasazení bude trvalé, dočasné, a naopak je zřejmé, že takové zařízení umožní nejen sběr metadat, ale i monitoring obsahu komunikace. V takovém případě by mělo tedy Vojenské zpravodajství tady je otazník požádat o povolení soud, podobně jako Policie ČR. Kdo o tom bude rozhodovat, eventuálně jaké by tady měly být kontrolní mechanismy. Další bod. Jaká data se mají ukládat, resp. kde se mají ukládat, jak se mají zpracovávat, kdy se mají likvidovat, kdo k nim bude mít přístup. Další poznámka. Tento zásah do internetové komunikace bude probíhat bez vědomí operátorů, kteří tak již nebudou moci garantovat zákazníkům plnou důvěrnost přenášených dat, tak i adresátů komunikace, a představuje tudíž zásadní prolomení ústavně garantovaných práv a svobod, kdy se jedná zejména o článek 10 Ochrana soukromí a článek 13 Ochrana listovního tajemství. Přičemž já osobně jsem si vědom toho, že samozřejmě ochrana státu a bezpečnost může být tímto nadřazená, ale pak se musí přesně popsat, jakým způsobem to bude prováděno. Poslední moment, který souvisí s tím předcházejícím.

Na závěr bych chtěl znova opakovaně podtrhnout, že cíl je naprosto jasný.

Jinak jsme připraveni samozřejmě dále diskutovat o dané problematice. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji. Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych doplnil jenom pár poznámkami, spíš v pozitivnějším tónu, co vlastně v této chvíli děláme.

V tom je to výjimečné.

A teprve tím, že splníme tuto svoji odpovědnost, pomůžeme těm druhým.

A za další. Já věřím, že se podařilo v této oblasti konečně překonat určitou nedůvěru, která tady byla, a že budeme hledat více synergie. Synergie mezi obrannými a civilními prvky celého toho systému kybernetické obrany, ale také synergie mezi státními obrannými kapacitami a soukromými, ať už obchodními, komerčními, nebo občanskými aktivitami. Jsme úplně na začátku, to je třeba říct. My dnes nejsme bráněni, musíme to postavit.